Dále byl aktivován fond ve výši 800 milionů pro podporu automobilového sektoru.

Lotyšsko.

Domácnosti s dětmi dále dostávají 50 eur na dítě. Dříve navrhovaný nástroj podpory časové omezení snížení daně z přidané hodnoty v Lotyšsku nebyl schválen. Celkové náklady vláda odhaduje na 450 milionů eur. Dne 14. října litevská vláda oznámila, že odloží poslední fázi liberalizace energetického trhu kvůli možným poruchám způsobených prudkým nárůstem cen energií. Navíc zvýšení cen tepla a plynu rozloží na spotřebitele, tedy vzestupnou křivku, až na dobu pěti let.

Poskytli usnadnění bankovních úvěrů pro způsobilé společnosti. Státní záruka smí pokrýt až 90 % úvěrů.

Tento režim poskytuje podporu společnostem, které jsou kvalifikovány jako energeticky náročné, včetně automobilového průmyslu, jejichž nákupy energetických produktů představují minimálně 3 % hodnoty jejich produkce obratu, přičemž pokrývají 30 až 70 % těchto dodatečných nákladů přesahujících zdvojnásobení cen plynu a elektřiny.

Vláda rovněž navrhla analyzovat možnost otevření oblasti působnosti pro odvětví silniční přepravy zboží a stavebnictví a pro odvětví silniční dopravy a potravinářský průmysl.

Toto opatření pokrývá, že část nákladů na tyto emise bude stát hradit těm jednotlivým firmám. Na oplátku za tuto podporu musí každá přijímající společnost přijmout investiční zakázky na podporu energetické transformace.

Takže možná pro nás celkem zajímavý vzor.

Nakonec byla zavedena, nebo revidována opatření v oblasti bydlení tak, aby pomohla s rostoucími náklady pro domácnosti.